To je také věc, která mě dlouhodobě trápí, a jak asi víte, interpeloval jsem již také premiéra. Myslím, že by vaše vyjádření nemělo zapadnout.

Dále jste řekl, že v době, kdy přicházíme o miliony stromů kvůli kůrovcové kalamitě, takto přicházíme o další stovky tisíc stromů na základě vlastního rozhodnutí, že to považujete za těžkou chybu a že o tom budete mluvit s panem vicepremiérem Havlíčkem, do jehož gesce spadají organizace jako Správa železnic nebo Ředitelství silnic a dálnic. S vaším popisem situace naprosto souhlasím a chci vám v tomto poděkovat za tento postoj a za jeho jasné vyjádření.

Pan ministr odpoví.

Správa železnic nebo Správa železniční dopravní cesty argumentuje tím, že je potřeba kácet z důvodu zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti drážního provozu, protože přibývá mimořádných případů.

To samé se týká Ředitelství silnic a dálnic.

Upřímně řečeno, ono to není a to mi potvrdíte jenom věc státu, ale tady zjevně se hodně kácelo i kolem místních komunikací, které jsou ve správě krajských úřadů, popřípadě obcí, ale především krajských úřadů.

To bychom se prostě samozřejmě dopočítali desítek milionů stromů, které bychom preventivně vykáceli.

To je další krok nejen směrem ke státním organizacím typu Správy železniční dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic, ale také krajů, popřípadě obcí s rozšířenou působností, které to potom schvalují. V neposlední řadě víte, že jsem právě také poměrně velkým odpůrcem návrhu, který by umožňoval ještě rozšíření kácení v ochranných pásmech vodohospodářských staveb, což by opravdu znamenalo další brutální kácení především ve městech, kde se snažíme stromy zachovat. Děkuji za dodržení času. Já za to děkuji. Já mám vlastně tři oblasti prosby, kde je možné konkrétně zasáhnout.

Druhá oblast, to je technická norma do měst.

Určitě. Já právě chci využít tenhle čas, abychom znovu to téma otevřeli.